Zároveň bych si tady dovolila jenom avizovat mou prosbu a žádost o změnu hlasovací procedury tak, aby bylo umožněno všem, kteří skutečně chtějí pomoci českému zdravotnictví a pacientům zvlášť, aby bylo umožněno o těch mých návrzích vůbec hlasovat, protože procedura je připravena tak, že by se o nich vůbec hlasovat nemohlo, a to si myslím, že by nebylo fér vůči českému zdravotnictví ani vůči českým pacientům. Já vám děkuji za pozornost a podporu. Já vám děkuji, paní poslankyně.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Pokud se týká změny procedury, tak já samozřejmě načtu tu, která byla schválena garančním výborem, ale osobně souhlasím i s tou variantou, kterou navrhla paní poslankyně Marková. Konkrétně po bodech?

Jestliže tomu tak není, tak rozpravu končím. Není zájem.

Děkuji, pane předsedající.

Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení:

Nebyly.

V případě přijetí varianty B1 je varianta 2 nehlasovatelná.

Pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny ve třetím čtení k návrhu zákona přednášel stanoviska výboru. Zmocňuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení Poslanecké sněmovně.

V případě, že by byla varianta přijata, tak by byla nehlasovatelná B2. V případě, že by nebyla přijata, tak varianta B2 by byla hlasovatelná.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro proceduru, tak jak byla navržena paní poslankyní Markovou. Kdo je proti?

Tento návrh procedury byl přijat a my tedy nadále budeme postupovat tímto způsobem. Prosím, pane zpravodaji.

Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je do něj 142 poslanců, pro 29, proti 76.

Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Přihlášeno 142 poslanců, pro 30, proti 75. Ani tato varianta nebyla přijata. Pak tedy budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu poslance Vyzuly, tj. pod písmenem A. Ten je v podstatě legislativně technický, kdy správní delikty mění tu terminologii na přestupky. Stanovisko garančního výboru je doporučující. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Tím máme všechny návrhy odhlasovány a můžeme hlasovat o zákonu jako celku. Ano, souhlasím.